Prosím vás, legislativní nouze: legislativní nouze má tři důvody. Tady asi ohrožení bezpečnosti našimi důchodci nehrozí. Za druhé to je zdraví. Asi ani zdraví našich důchodců to neohrozí.

A potřetí je to hospodářská škoda. No to snad nemyslíte vážně. Ten měl dát na valorizaci důchodů do státního rozpočtu. A já se znovu ptám: myslel si snad pan ministr Stanjura, že když je v prosinci inflace 16 %, 15 %, že v lednu to budou 3 %? Pokud ano, tak si myslím, že opravdu nezastává svůj post řádně.

Ptáte se, jak je to možné? Protože je zcela nelogické, že kdo pracuje déle a podá si žádost o důchod, až na něj bude mít nárok, bude na tom hůře. Já vám ráda odpovím. Tato situace, kdy pan ministr Jurečka zatížil státní rozpočet v době, kdy chce škrtat na zákonné valorizaci, je zcela nepřijatelná.

Takže vlastně ta situace vznikla tak, že tím, že pan ministr zapomněl, vláda zapomněla, těch 53 miliard šlo z peněz daňových poplatníků místo toho, aby si do rozpočtu nalil peníze Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že považuju za zcela zásadní, abychom se o této věci bavili, protože legislativní nouze byla vyhlášena v neděli, takže od včera v podstatě platí vyhlášení legislativní nouze, tak bychom se asi nejdříve měli pobavit o tom, zda to je legitimní a zda vláda udělala všechny kroky k tomu, aby to udělat nemusela, aby nemusela sáhnout na krácení důchodů. A já se ptám a chtěla bych, aby to bylo zařazeno dnes jako první bod s názvem Krácení důchodů abychom si odpověděli na pět otázek. Podle mě i my jako opozice, ale i celá veřejnost si zaslouží odpovědi na pět otázek. První otázkou je: Vyvodí pan ministr financí osobní odpovědnost z nastalé situace?

Takže vyvodí z toho důsledky, kdo zavinil tu hospodářskou škodu?

Druhá otázka: Přijala vláda všechna možná opatření k tomu, aby zasanovala státní rozpočet jinak než krácením důchodů? A tady samozřejmě opět nastává několik otázek. Udělala to vláda? Zmrazila platy politikům tak, jak to navrhovala opozice poslaneckým návrhem pana Babiše? Nikoliv, my jsme si je pěkně navýšili, máme neskutečné platy, ale budeme krátit důchody našim důchodcům. Druhá věc. Řešila vláda valorizaci u restitucí? Ale prvním krokem, který tato vláda udělá, je, že sáhne na peníze nízkopříjmovým skupinám našich důchodců. Ještě by se to dalo pochopit, kdyby řekla: Ano, nejdříve uděláme všechny kroky k tomu, abychom důchodcům na peníze sáhnout nemuseli ale tato vláda jde cestou, že to udělá jako první krok. Jako první krok z toho všeho, aby si naplnila státní kasu. Třetím důvodem je: Zajistil pan ministr financí zrychlenou certifikaci z evropských fondů, aby co nejrychleji ty vynaložené peníze českých daňových poplatníků byly z evropských fondů vráceny zpět? A tady znovu musím připomenout, že jenom naše vláda vyjednala 960 miliard, prostě necelý bilion korun, z evropských fondů, ale je samozřejmě na této vládě, jak rychle ty peníze dokáže čerpat. Máme ministra pro evropské záležitosti a předsednictví už skončilo. Proč jich máme tolik, že se ani nevejdou do poslaneckých lavic? A pátá otázka je: Zabývala se tedy vláda regulací například počtu náměstků, když si schválila neomezený počet náměstků, aby to vzala zpět a řekla: Ano, tam skutečně jsou obrovské náklady na státní rozpočet, takže maximálně jeden, dva? To jsou všechny ty úspory, které má vláda hledat nejdřív, než sáhne ke kroku, že bude krátit důchody. Ano, děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolím si navrhnout zařazení bodu, a to prvního bodu dnešní schůze: Protizákonné omezování důchodců.

7 000 korun jenom v tomto roce, ale přepočtěme si to do dalších let a zjistíme, že pro důchodce, který by mohl čerpat takto důchody dalších dvacet let, jsou to statisíce korun. Všichni to měli velmi dobře propočtené a věděli, kolik se jim bude zvyšovat důchod. V tuto chvíli s tím nepočítají, bohužel.